Já jsem připraven k argumentům, které budou dány na stůl, dát argumenty naše a uvidíme, pokud se shodneme. Frekvence zkoušek po pěti letech. Já si myslím, že frekvence pětiletá je v pořádku, a myslím si, že potřebujeme strážníky i policisty víc na ulici, než aby tedy skládali zkoušky. Omezení možnosti strážníků měřit rychlost pouze na území své obce. Já si myslím, že když zákonodárce před lety schvaloval vznik městských policií, tak bezesporu si nemyslel, že by prioritou a hlavním cílem mělo být měření rychlosti, a tady pouze a jenom říkáme, že pokud si menší obec od té větší, která má městskou policii, na základě veřejnoprávní smlouvy de facto půjčí, zapůjčí strážníky, není možné, aby to bylo pouze a jenom za účelem měření rychlosti. To prostě není cílem městské policie.

To, že měří rychlost ve své vlastní obci, je v pořádku. Tak to má být a tam já nevidím žádný problém. To je nabídka, se kterou jsem dnes přišel, protože vím, že debata bude velmi složitá. Za debatu, která byla, děkuji. Ještě nekončí, ale pouze jsem chtěl uvést některé věci na správnou míru. Tato Sněmovna nevím kolikrát novelizuje jakou normu.

Děkuji panu ministrovi vnitra a nyní s faktickou poznámkou pan kolega Milan Urban, poté pan zpravodaj s přednostním právem. Děkuji za slovo. Asi se divíte, proč já k této tematice. Nicméně dvě poznámky.

Chtěl bych se zeptat, jestli existuje statistika, kolik peněz vybere městská policie a státní policie na pokutách celorepublikově.

Jistě zajímavý dotaz. Nyní pan zpravodaj s přednostním právem, poté kolega Kolovratník.

Protože když starosta neví, jak mu funguje městská policie, tak to je pro mě překvapením. Vždycky měla být, bude a je vizitkou. Když se mění volby, tak si někteří noví kandidáti nebo politické strany říkají, jak ji změní, jak udělají. A opravdu, je to pouhý odbor města. Řídí ho starosta nebo pověřený zastupitel nebo místostarosta, a tak jak ho řídí, tak se pracuje.

Je to smutné. Ale jsou městské policie, které pracují ve prospěch občanů, jak mluvil pan Urban, společně se státní policií udělají kus velké práce. Myslím si, že v jedné takové jsem i pracoval na Mostecku a v Mostě a měl jsem štěstí to, že bylo vedení nakloněno. Neměřili jsme rychlost. Měli jsme dva radary za milion. Neměřili jsme rychlost. A to, že jeden strážník se splete nebo je méně inteligentní, nepozdraví pana Korteho nebo mu dá pokutu, o tom to není prosím vás. A to, že pomáhají, to je vývoj doby.

Prostě ho zabalí. Já vám napovídám.

Městská policie v Mostě stojí 60 milionů, na pokutách vybere 14 milionů ročně. Já vám odpovídám za sebe. Statistika existuje. Pokud někdo dokládá, tak je tzv. kolegium městských policií v naší republice a tam je statistika.

Takže opravdu záleží na tom, jak se to vede. Chci vás požádat, neřešme lidovou tvořivost, neskákejme některým novinářům na to, že vytrhnou něco z kontextu. Někde je třeba opravdu měřit rychlost, někde je opravdu třeba hledat pachatele, chytat, někde je třeba dělat jenom veřejné pořádky a pejskaře.

To jsou důvody. Těch pět let není kvůli tomu, že bychom ztratili odbornost, ale i ti strážníci jsou lidé a města potřebují peníze. A ten kurz stojí hodně peněz. A pokud po třech letech posíláte strážníky v počtu městské policie 130 jako v Mostě, tak mně to ročně stálo asi 250 tisíc, ty kurzy, protože to je po třech letech. A nervy těch strážníků, když každé tři roky mohou přijít o zaměstnání, to je také docela síla. Takže jenom pro vaši informaci.

Proto vás na závěr jako zpravodaj, ale i jako poslanec, ale i člověk, strážník, žádám, abyste nedělali lidovou tvořivost, a jenom praxe, praxe, praxe a vzpomněli si, jak to v těch městech je. Teď máme trošku složitost, protože mám tři faktické poznámky, a pana ministra se ptám, jestli chce přednostní právo, nebo také čtvrtou faktickou poznámku. Čtvrtou faktickou.